Pro ty, kteří se tím nezabývají a věřím, že ne všechny to zajímá tak vlastně dítě začíná být v péči stomatologa opravdu odmala a první, co už mu dává většinou jeho pojišťovna, je vyšetření v prvním roce, kdy může odhalit nějaké velké problémy.

Takže já se domnívám, že tato problematika je velmi ožehavá a prosím o zařazení tohoto bodu, budeli zařazen jako první bod po pevně zařazených bodech, protože tam nevidím nic, co by mohlo být z politiky, neboť zuby bolí stejně všechny vlevo, vpravo, uprostřed, nahoře i z jihu.

Důvod?

A protože řada z vás tady samozřejmě je na různých úrovních samosprávy a víte dobře, že tam prochází přes zdravotní rady a tak dále to řízení, tak proto velmi prosím o zařazení tohoto bodu, protože zase by to byla podpora potom pro ministerstva jak školství, tak zdravotnictví, protože by mohla potom hovořit s vámi z terénu na toto konkrétní téma. Děkuji. Děkuji.

Vážená paní předsedající, vážené dámy poslankyně, vážení páni poslanci, přeji vám příjemný den. To, že jsem se přihlásil a žádám zařazení dalšího bodu, důvodem toho je aktuální zpráva, kterou jsem zachytil na Seznamu před chvílí.

Všichni si určitě dokážete představit, co to znamená. Nejsou to jenom tisíce vyrobených vozů, ale jsou to především tisíce zaměstnaných lidí, tisíce a stovky dodavatelů, desítky firem, desítky subdodavatelů. Takže já bych byl velmi rád, kdybychom zařadili na pořad této schůze bod, který se jmenuje Krizový plán vlády týkající se zastavení výroby ve významných firmách působících v České republice, takže Krizový plán vlády týkající se zastavení výroby ve významných firmách působících v České republice. Děkuji.

Děkuji, paní místopředsedkyně. Vážená vládo, dámy a pánové, já budu mít stále ten samý bod, ale využiji toho, že tady je pan ministr vnitra.

Nejde pouze jen o finanční prostředky, o těch tady mluvil kolega Vondráček, to opakovat nebudu, těch 50 a 100 milionů.

Jaká je role KRIT, jaká je role jednotlivých lidí?

Třeba vám někdo bude podsouvat, že připravujete něco, co ve skutečnosti neděláte, tak je i ve vašem zájmu tady říct nějaké základní věci. Já jsem slyšel i o tom zájmu některých, dokonce koaličních poslanců, že bychom to měli třeba probírat na volebním výboru.

Takže já vás poprosím, základní informace vlády o boji s dezinformacemi.

Děkuji za slovo. Vážená paní místopředsedkyně, vážení členové vlády, kolegyně, kolegové, včera jsem vystupovala se zařazením bodu ohledně PR vlády v rámci toho, že se vláda rozhodla utratit 30 milionů z peněz daňových poplatníků. Tento bod nebyl schválen.